Ještě než dám slovo panu premiérovi, dvě faktické poznámky, pan předseda Kalousek, potom pan poslanec Plíšek.

Jenom stručnou poznámku k předřečníkům.

Nemáme důvod se domnívat, že by právě tento zákon tenhle národní sport výrazným způsobem nepodpořil. Takže ano, vláda tady vyzývá, dokonce i důvodová zpráva přímo vyzývá k udávání svých sousedů.

Chtěl bych upozornit ještě na jednu věc, jak významným způsobem tady rozšíříme korupční prostředí. Vy si opravdu myslíte, že tento nástroj, kde důkazní břemeno bude na straně poplatníka, nikoli represivní složky, nebude zneužíván ke konkurenčnímu boji?

My si opravdu zapíráme, že něco takového se třeba děje v policii, tak to chceme rozšířit ještě do Finanční správy? Víte, jak rozšiřujete korupční prostředí? Ne že bojujete s korupcí. Rozšiřujete korupční prostředí tímto návrhem zákona! Prosím pana poslance Plíška. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil zareagovat na slova pana kolegy Votavy a chtěl bych se ohradit proti tomu, že jsem ve svém vystoupení snad útočil na poctivé občany a poctivé daňové poplatníky. Naopak. Já chci říci, jak jsem řekl ve svém vystoupení, že dnes už mají všechny represivní orgány státu dostatek kompetencí postihovat majetkovou trestnou činnost, machinace apod.